Myslím, že ta slabá místa nebo ta rizika budeme diskutovat. Myslím, že jsme schopni najít takové řešení, které naprostou většinou podpoříme.

To se musí připravit na vládní úrovni. Vůbec není šance to dělat z opozice nebo nějakým poslaneckým návrhem. A to nemluvím o EIA. To jako chci říct, že o tom ani mluvit nechci. Tam je problém i sladění s Evropskou komisí a je to mimořádně složité.

Kolegyně a kolegové z Moravskoslezského kraje velmi dobře znají stavbu prodloužená Rudná, kde uprostřed pole je hranice katastrálního území krajského města Ostrava a vedlejší vesnice.

Nic, nic takového. To jsou podle našeho názoru věci, na které se musíme zaměřit. Pak se můžeme bavit o tom, zda u veřejných zakázek se to nějakým způsobem dá, či nedá ovlivnit.

To je pravda. Na druhé straně každá zakázka od státu skončí u ÚOHS. Stát za to nemůže. Tam prostě stížnosti padají jedna za druhou.

A pak musíme chtít i po těch stavebních firmách, které si částečně oprávněně stěžují, aby tohle nedělaly. Pokud je tam něco, co třeba zvýhodňuje jednu firmu, nebo vás někdo neoprávněně vyloučil. Ale nemůže být spor a pak vyjednávání na pozadí toho sporu, který se vleče měsíce a měsíce. Tam je ovšem otázka, když ta lhůta uplyne, jestli platí stav, který je napadán, nebo původní stav. Co bychom určitě doporučovali my jako občanští demokraté?

Pokud je to zakázka za miliardy korun, tak i kauce 500 tisíc nebo 800 tisíc je nic v tom potenciálním objemu.

Ti ochránci přírody, kteří tak brání naše Jeseníky a Beskydy, jezdí lyžovat do Krkonoš. Děkuji. První pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Pilný.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych po vyčerpávajícím vystoupení pana kolegy Stanjury trochu konkretizoval svoji otázku i směrem na Ministerstvo dopravy a upřel bych vaši pozornost na tabulku, přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona, kde jsou zmíněny ony bonusy, o kterých se tady bavíme.

Já tu cenu nezpochybňuji. Já se jenom ptám, kdo bude stanovovat výši bonusu? Kdo bude stanovovat výši bonusu 2, kdo bude stanovovat výši bonusu 8 a kdo bude stanovovat výši bonusu 16? Výši bonusu 16, jsme se dozvěděli, že bude stanovovat ministr dopravy. Souhlasím. Kdo bude ale ta zodpovědná osoba, která bude stanovovat výši bonusu 2, kdo bude stanovovat výši bonusu 8? Bude to nějaký úředník? Na základě čeho bude rozhodovat? Budou stanovena pevná pravidla, nebo to bude na jeho libovůli?

A já doufám, že hospodářský výbor k tomu zaujme velice jasné stanovisko.

Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Já bych si dovolil souhlasit s tím, co tady bylo předneseno panem předsedou Stanjurou. Nejen v Česku, ale možná zejména v Česku. Zatím ale historie, i nedávná, neprokázala, že je rozdíl mezi tím, když to razítko má v ruce jeden člověk, nebo nějaký kolektivní orgán. V tom asi nevidím žádný rozdíl. Je to možná úplně nový zákon o liniových stavbách, je to situace na ÚOHS, nově nám k tomu přibyla EIA, také veřejné zakázky. Všechny tyto záležitosti projednával a bude projednávat hospodářský výbor, to znamená, že se tím intenzivně zabýváme. Na druhou stranu není možné tohle vyřešit jediným způsobem, jedním mávnutím proutku a vyvolat tady širokou diskusi o všech problémech, které tady existují. Stojíme před zcela konkrétními specifickými problémy a ty jsou dva. A druhá věc je, že byly spuštěny vyvlastňovací procesy za mimořádně tvrdých podmínek a to je rozhodně špatně.

Také děkuji.